Děkuji za pozornost. Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní s faktickou poznámkou pan předseda Miroslav Kalousek. Děkuji za slovo. Pan poslanec Horník má nepochybně pravdu.

Nyní s přednostním právem pan předseda Faltýnek, poté s přednostním právem pan předseda Kučera. Prosím, pane předsedo. Já bych jenom velmi stručně zareagoval na vystoupení pana kolegy Koubka prostřednictvím pana předsedajícího.

Já jsem pozorně poslouchal vystoupení pana kolegy Koubka a trošku mě tam zamrzela jedna věc, kdy on před chvílí řekl, že návrh, který prošel zemědělským výborem, který specifikuje konkrétní výši kompenzace pro jednotlivé chovatele, nebo pro jednotlivé farmy ve vazbě na druh chovaného zvířete, je nejvyšší možný maximální, myslím, že zaznělo nejvyšší možný. Ale já to nevím, pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího. To byly údaje, které zemědělskému výboru poskytlo Ministerstvo zemědělství.

Jenom mě překvapuje vaše jistota, se kterou tady tvrdíte, že to je nejvyšší možná kompenzace. Já vám děkuji. Děkuji za tuto racionální poznámku.

Je to naše přesvědčení, že z těch šesti pozměňovacích návrhů ten, který tady byl předložen panem poslancem Kottem, jak jsme si jej spočítali, ze všech pozměňovacích návrhů dává nejvyšší kompenzace a posouvá délku nejdál. Já vám děkuji.

Já vám také děkuji. Nyní s přednostním právem pan předseda Kučera. Vážené dámy, vážení pánové, vážený pane předsedající, já jsem původně chtěl jenom vystoupit s žádostí o stažení jednoho pozměňovacího návrhu, nicméně mi dovolte ještě pár slov.

Často je diskuse vedena v tom směru, že tady vstupujeme do svobody podnikání, že podnikání je legitimní a my ho nějakým způsobem chceme omezit či zakázat.

Ale musíme si uvědomit jednu věc. My můžeme regulovat podnikání, dokonce i nějaké podnikání můžeme zákonem omezit až zakázat, a to je právě tento případ. To znamená, že překračuje skutečně hranice, kdy nepomohou ani žádná zpřísnění podmínek, respektive zlepšení podmínek pro chov daných zvířat.

Děkuji vám. Já vám děkuji. Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Pastuchová, poté faktická poznámka pan poslanec Adamec. Prosím, paní poslankyně. Já děkuji za slovo.